24.

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa paní poslankyně Jana Pastuchová a pan poslanec David Kasal jako zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku.

Ptám se zástupce navrhovatelů, paní kolegyně Pastuchové, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ano, tak prosím. Ještě chviličku malou, než bude klid ve Sněmovně, paní poslankyně. Děkuji.

Na jednu stranu mám velkou radost, že jsme tento sněmovní tisk dotáhli až sem do třetího čtení. Na druhou stranu nemám radost z toho, že tento zákon nebyl předložen kolegy nebo paní ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Měla na to opravdu čtyři roky a já znova zopakuji, že jsme na výboru pro sociální politiku několikrát všichni napříč politickým spektrem upozorňovali na to, že pokud nám nebudou předloženy zákony, které jsou potřeba, a bude hrozit, že by se nezměnilo vůbec nic, tak se do toho pustíme poslaneckou iniciativou.

Mám velikou radost, že první část, což bylo navýšení příspěvku na péči v pobytových službách ve třetím a čtvrtém stupni, prošla i Senátem bez toho, aby Senát nám tento sněmovní tisk vrátil.